A pokud se na rychlost tohoto aktu bude tlačit, tak nás dostanete do situace, že nebudeme schopni to řešit jiným způsobem než zadáním stávajícímu provozovateli bez řádné soutěže, tzv. JŘBU, a pak nás budete zase kritizovat, že děláme samá JŘBU a nesoutěžíme. Takže bych v tomto případě chtěl říct ano, my si tuto věc osvojujeme za Ministerstvo dopravy, chceme ji určitě udělat, jenom bych rád poprosil Sněmovnu, zdali byste nám nemohli vytvořit trošku časový prostor, abychom ty věci byli schopni dát dohromady a abychom si potom neříkali, že dobrý nápad řešíme nestandardním způsobem. Děkuju. S faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, s principem samozřejmě nemám žádný problém, naprosto s tím souhlasím.

Ale na druhou stranu v tomto případě si myslím, že asi ta vůle napadat v tomto případě takový přístup by byla výrazně nižší než třeba v případě společnosti KAPSCH.

To je věc, kterou tato vláda zanedbala, ve které jednoznačně selhává.

Paní navrhovatelka, prosím, máte slovo.

Tam se to týkalo ani ne tak správního poplatku, ale plateb za výkon státní správy s tím, že je potřeba ty výkony nějakým způsobem specifikovat, říct, kolik za který výkon obec dostane. Pokud jsem zaznamenala, tak pan ministr financí přislíbil navýšení tohoto poplatku, takže doufám, že by to mohlo jít dobrým směrem a že bychom tento problém mohli odstranit. Co ovšem odstranit nelze, jsou výhrady pana ministra.

A pan poslanec Farský mi sdělil, že už nějakou dobu komunikuje s Ministerstvem vnitra. Tam ho odkázali na Ministerstvo dopravy.

Myslím, že to je dva roky, kdy se tomu tak stalo. Oni nám přislíbili, že za půl roku přijdou a řeknou, jestli je možné tento problém řešit.

Co se týče té techniky.

Konstatovali, že to mají i nějak vyzkoušeno a že by to zkrátka a dobře fungovat mohlo.

Kdysi to bylo pod Ministerstvem vnitra a vyčlenilo se to.

Děkuji. Pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci dlouze prodlužovat tuhle debatu. Víte, tady není nedostatek vůle. Tady je opravdu chuť to udělat. Problém je v tom, že ty systémy, za které nás kritizoval, vaším prostřednictvím pane místopředsedo, pan poslanec, že ty byly nakoupeny předtím. My bojujeme s tím, jak se zbavit na závislosti na dodavatelích, kteří jsou tam zabetonováni na dlouhou dobu.